Děkuji. Táži se, zda někdo další v tom případě chce ještě vystoupit v rozpravě. Nikdo se nehlásí, rozpravu končím. I v tomto případě se táži, zda si chcete vzít závěrečné slovo pane ministře? Není tomu tak. Ani pan zpravodaj nechce závěrečné slovo. Nyní se tedy budeme zabývat přikázáním výborům k projednání. Táži se, zda má někdo jiný návrh. Jiný návrh nevidím, dám hlasovat.

Kdo je proti tomuto návrhu? Přihlášeno je 123 poslankyň a poslanců, pro návrh 93, proti nikdo. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru jakožto garančnímu výboru. Táži se, zda jsou další návrhy k projednání v jiných výborech. Nevidím, v tom případě se budeme zabývat lhůtou na zkrácení projednávání. V rozpravě padl návrh na zkrácení lhůty na projednávání na 30 dnů.

Kdo je proti tomuto návrhu? Přihlášeno je 123 poslankyň a poslanců, pro návrh 64, proti 11. Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas a lhůta na projednávání byla zkrácena na 30 dnů. Já vám děkuji a končím projednávání tohoto bodu. Přečtu omluvy.